Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, sociální demokracie své návrhy na úpravu rozpočtu avizovala ihned, dalo by se říct, po volbách, po říjnových volbách. Jsou to úpravy, které jsou pro nás a pro Českou republiku velice důležité. Kdybych na to šel strukturálně, tak samozřejmě nejvíce pro jednotlivé kraje. A vy samozřejmě jako ANO máte mnoho hejtmanů po České republice. I dneska, a bavíme se o sociálních službách, je výše příspěvku, který je důležitý v rámci České republiky, kvalifikovaným odhadem. A ten kvalifikovaný odhad je kolem 15 miliard. Je nezpochybnitelné, že 3,4 miliardy bude chybět v České republice v rámci rozpočtu České republiky na příští rok k dofinancování těchto sociálních služeb. Když vy vyzýváte sociální demokracii, prostřednictvím pana předsedajícího, aby byla zodpovědná, já vyzývám ANO, aby bylo zodpovědné. Myslím si, že tohle není politickou prioritou jednotlivých politických stran, ale je to prioritou všech politických subjektů, které se nacházejí v Poslanecké sněmovně. Proto vás vyzývám, udělejte jednání v rámci projednávání tohoto rozpočtu a pojďme zkusit ještě společnou řeč pro tak důležitou věc, jako je financování sociálních služeb v České republice.

Ke kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí.

Co do věcného obsahu je tady několik věcí, které bych chtěl připomenout.

Dochází tady k poklesu i u položek, které zdánlivě nikterak s tímto nesouvisejí.

Diskutovali jsme tady a nakonec jsme i rozhodli o novele zákona o ochraně přírody a krajiny, což vlastně byl zákon o národních parcích, zejména pak o Národním parku Šumava. Je to zvláštní, tou novelou byly vlastně všechny národní parky postaveny do jedné roviny. Bylo stanoveno, že více než polovina jejich území bude ponechána bez zásahu, nebude se tam smět zasahovat, hospodařit ani nikterak vstupovat možná. Takže to je bez rozdílu, o jaký park se jedná národní park Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko. Je zajímavé, když se podíváme na dotace, které dostávají příspěvkové organizace národní parky, jak tyto dotace posuzovat. Ty peníze jsou v řádu více než stovky, nebo desítek, možná více než stovky milionů korun pro ty jednotlivé parky.

Správa Národního parku

Ono se to začíná projevovat.

A už se to projevuje. Už pan ředitel správy národního parku začíná propouštět zaměstnance, kteří by měli péči o přírodu na Šumavě realizovat. Čili to je co do obecného kritického přístupu. Spíš bych chtěl okomentovat a vaší přízni doporučit tři pozměňovací návrhy, které jsme předložili a které se týkají ochrany životního prostředí. Nejsou to žádné stamilionové přesuny. Jedná se o přesuny v řádu 10 milionů Kč, ale podle mého názoru jsou symbolické a zaslouží, abych je tady okomentoval. První návrh se týká příspěvku pro nevládní neziskové organizace, které celkem mají ve státním rozpočtu navrženo 42 milionů Kč.

Už vyšla výzva k tomuto, která konstatuje, že loni se tento program týkal 80 programů .